Vznikly v určité době a dnes neodpovídají realitě současného globalizovaného světa. Já se budu zabývat otázkami lidských práv.

Kolegyně a kolegové, já opravdu prosím o klid ve sněmovně. Pokud chcete diskutovat, tak diskutujte mimo jednací sál. A pokud nepomůže tento apel, tak budu muset vyvolávat jmenovitě.

Obě deklarace vytvářejí těžko slučitelné systémy. Problém vyvstává teď, v období migrační krize. Víme všichni, o čem mluvím. Ale to není jediná neřešená otázka konceptu lidských práv. Vezměme např. některá ustanovení Listiny základních práv a svobod, která přejímá i česká Ústava. Jaké potíže přináší jeho interpretace, když se pokoušíme např. navázat vyplácení sociálních dávek na přijetí zaměstnání, na veřejně prospěšné práce nebo na veřejnou službu. Přitom je jasné pro oba uvedené problémy, že jednostranně aplikovaná a soustavně neoplácená humanita vede k rozmělnění tradičních hodnot, což může přinést destrukci celého státního i evropského systému. Doba přinesla i další výzvy, na které je třeba reagovat, s tím, že se to dotkne ústavních práv. Jsou to otázky vztahu osobního a veřejného zájmu, otázky bezpečnosti, kybernetických hrozeb.

Můžeme mít na ústavní změny různý názor, tlak na ně tady ale je. O tom svědčí také to, že ústavněprávní výbor Poslanecké sněmovny podle mých informací eviduje na 140 podnětů ke změně Ústavy.

Jako nejvhodnější forma se mi jeví vytvoření stálé komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu a nadnárodní legislativu s účastí zákonodárců a přizvaných odborníků. Senát už takovou komisi má.

Já si ale myslím, že bychom v tomto případě měli překročit hranice svých osobních ambicí. Přednášet na něm budou přední odborníci na ústavní právo, které jsem už jmenoval. Děkuji za pozornost. Tak pan poslanec Soukup byl posledním přihlášeným k pořadu schůze, a pokud se nikdo nehlásí, přistoupíme k hlasování. Nejprve, pokud s tím budete souhlasit, bych nechal hlasovat jedním hlasováním o všech návrzích, na kterých se shodlo grémium Sněmovny. Pokud nejsou námitky, tak můžeme najednou.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat.

Zeptám se, zda můžeme jedním hlasováním, nebo zda je zde žádost o oddělené hlasování.

Kdo je proti? Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. To byly tedy návrhy pana poslance Sklenáka.

Návrh nebyl přijat. Další návrh pana poslance Okamury je nový bod Diskuse o úpravě zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.